Česká pošta potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahu politických trafikantů.

Chystá se proto omezit vybírání důchodů v hotovosti na těchto pobočkách. Jde o další krok vlády, který by tvrdě existenčně poškodil naše seniory a mnohým z nich by v podstatě znemožnil přístup k jejich zákonným důchodům, jelikož nemají řízeny bankovní účty.

Ministrův návrh je zároveň součástí tlaku na omezení používání hotovosti, což je velmi nebezpečný a pro hnutí SPD absolutně nepřijatelný trend. Zrušení 300 poboček České pošty vládou Petra Fialy z ODS nevratně poškodí tisíce domácností, naše seniory a také výrazně sníží dostupnost veřejných poštovních služeb po celém území České republiky.

Problém České pošty je ukázkou nejen letité neschopnosti ministrů, ale celých vlád, pod které řízení Pošty spadá.

V opačném případě by byl prý závislý na komerčních úvěrech, což by zřejmě vedlo k dalšímu zdražení poštovních služeb. Na letošek má podnik už jistých 1,5 miliardy korun od státu, stejnou sumu dostane i napřesrok.

Přeprava zásilek se stala jedním z nejvíc perspektivních oborů a je také samozřejmě zisková.

A vedení České pošty ve smyslu jejího manažerování a strategického uvažování je viditelně charakterizované kombinací neschopnosti a lidské hlouposti. Pravdou je, že Českou poštu by měl podpořit také stát, ale nejen tím, že jí dává dotace, ale že ji nebude okrádat, respektive privatizovat výdělečné činnosti.

Při celkovém nájezdu všech, nyní již soukromých, nákladních vozidel rozvážejících balíky pro Českou poštu je rozdíl obrovský. A je to také jeden z těch důvodů, proč je loňský rok natolik deficitní, to znamená 1,5 miliardy korun.

Chceme, aby Pošta nebyla ztrátová? Vážené dámy a pánové, stačí jedno stačí odpovědně hospodařit a nekrást. Chcete, aby Pošta naopak peníze státu vydělávala? Není nic jednoduššího stačí nekrást a vést ji stejně, jako vedou manažeři soukromé zásilkové firmy nejen v okolních zemích, ale i u nás.

Navíc za dopisy lidé regulérně platí.

Většina jejích zásilek je doručena v den následující po odeslání a má i vysoké procento doručení. Dobírku umožňuje zaplatit platební kartou.

Řekněte lidem jediný důvod, proč by měli svěřit vládou řízené České poště za této situace zásilku, když je předražená, nemají záruku, kdy balík dostanou, a musí ho jít podat na poštu a ve velké většině případů mu ho nedoručí domů, takže pro něj se musí zase na poštu. A na těch poštách zároveň pracují utahaní a přetížení lidé, kteří mají rádi svoji práci, většinou ženy, které tahají těžké balíky a mají příkaz lidem nutit losy. To je neuvěřitelný středověk, kdy lidé musí každou položku zvlášť účtovat.

Česká pošta má kromě tisíců poctivých zaměstnanců také pobočky a mnoho budov. Proč tento potenciál neumí vládní politici využít?